Já se omlouvám. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Pane poslanče, omlouvám se. Ještě se vyjádří k usnesení Senátu zpravodaj garančního výboru, což je výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, pan poslanec Milan Pour. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená paní senátorko, vážené kolegyně a kolegové, rád bych řekl jenom pár slov k předloženému zákonu, který nám vrátil Senát. O prvním pozměňovacím návrhu, který je v podstatě totožný s pozměňovacím návrhem, který předložil již kolega poslanec Čižinský a který s předmětným nařízením nesouvisí, rozhodla Sněmovna v minulosti tak, že jej nepřijala. Byly v něm předneseny i věcné námitky Ministerstva vnitra, které však patrně budeme řešit, až dojde k předložení avizované velké novely zákona o matrikách, jak už zde bylo dnes hovořeno.

Ministerstvo vnitra uvedlo, že s meritem tohoto pozměňovacího návrhu souhlasí a že jej začlení do připravované novely zákona o matrikách s tím, že se rozhodlo pro vhodnější legislativní řešení, než jaké zvolil Senát. Z výše uvedených důvodů si dovoluji navrhnout, aby Sněmovna setrvala na znění zákona tak, jak byl již dříve postoupen Senátu. Nyní otevírám rozpravu. Prosím, máte slovo, pane poslanče. Omlouvám se, že jste čekal.

To znamená co je navrhováno?

Zaznělo tady několik bodů, proč tuto lhůtu nezkrátit a proč ty matriky nepřesunout. Ty body byly v průběhu všechny vyvráceny. Teď tady zazněl pouze jeden, a sice že předání velkého počtu matrik bude procesně složité.

Rozhlédnu se po sále, zdali je ještě nějaký zájem o vystoupení v obecné rozpravě.

Paní senátorko? Prosím, máte slovo.

Já vás prosím o zvážení, zda tedy... ... zda tedy se vzájemně opravdu slyšíme, protože zaznělo tady, že ano, že návrhy, které Senát podává, budou součástí další komplexní úpravy.

Já jsem hovořila o těch stavebních řízeních. Ta jsou zejména kritická.